Chtěl bych ubezpečit, že Ministerstvo zdravotnictví nebrání vstupu inovativních léčiv do České republiky. Je nutno ale respektovat, že zavádění nových léků do léčebných postupů má své přesné dané postupy a je ošetřeno platnými zákony, které navzdory mimořádné době musíme nejen z důvodů bezpečnosti našich občanů dodržovat. Důraznější apelace na užití neregistrovaných léčivých přípravků není z pozice Ministerstva zdravotnictví vhodná. Lékařům i zdravotnickým zařízením je používání a aplikace těchto léčiv pouze doporučováno. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo.

Podpoříte je? Děkuji za odpověď.

Děkuji vám.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před více než rokem oficiálně oznámilo vaše ministerstvo záměr na vyhlášení národní přírodní památky Soutok a představilo plán návrhu péče o toto významné území, a to na období let 2020 až 2028.

Bohužel ani jedno se doposud neuskutečnilo, ačkoliv již proběhlo i připomínkové řízení. Vím, že připomínky zaslaly některé dotčené obce a Lesy České republiky a snad už v tuto chvíli by měly být vypořádány. Proč tedy stále nebyla vyhlášena národní přírodní památka Soutok ani Lanžhotské pralesy jako zvláště chráněné území?

Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji za ten dotaz. Vážená paní kolegyně, ona proběhla celá řada těch kroků, ale já musím říct, že bohužel, i pro mě bohužel, protože vždycky říkám, že život je krátký a je potřeba zvládnout spoustu věcí, ale samozřejmě ty administrativní, procesní kroky skutečně trvají poměrně dlouho. Napřed řeknu některá holá fakta.

Nebylo pro nás překvapením, že samozřejmě záměr vyhlásit tato dvě malá zvláště chráněná území vyvolal poměrně zásadní připomínky, námitky, dotazy a trvalo mnoho měsíců, než byly vypořádány.

Prostě bylo to tam docela komplikované.

Tyto rozklady jsou dnes na sekretariátu rozkladové komise ministra, tedy mojí rozkladové komise, a rozkladová komise by o nich měla rozhodovat v horizontu příštích týdnů, měsíců, určitě maximálně prvních měsíců.

A teď k tomu hlavnímu, co vás zajímá.